Dále se jednoznačně stanoví období, za které se ošetřovné neposkytuje. Jedná se například o dobu po skončení zaměstnání.

Pro případ kontroly má okresní správa sociálního zabezpečení nebo jiný orgán nemocenského pojištění možnost ověření si uvedených skutečností přímo u školského zařízení.

Dále se navrhuje, aby doba pobírání ošetřovného podle tohoto zákona byla posuzována pro účely důchodového pojištění jako důvod pro posouzení doby pojištění a jako vyloučená doba pro stanovení výše důchodu.

Pro elektronické zasílání budou platit dosavadní postupy uvedené v zákoně o nemocenském pojištění a příslušný orgán nemocenského pojištění může stanovit další podrobnosti, například definovat, že v jedné datové zprávě může být maximálně jedna žádost s podklady, stanovit formát přílohy a případně i její velikost a tak dále.

Děkuji vám za pozornost i podporu. Já vám děkuji. Upozorňuji, že první čtení návrhu zákona se ve zkráceném jednání nekoná.

Nyní prosím, aby se slova ujala zpravodajka výboru pro sociální politiku, paní poslankyně Jana Pastuchová, informovala nás o projednání tohoto návrhu ve výboru a případné pozměňovací návrhy odůvodnila.

Po úvodním slově náměstkyně ministryně práce a sociálních věcí Dany Roučkové, zpravodajské zprávě poslankyně Jany Pastuchové a po rozpravě výbor pro sociální politiku Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky I. navrhuje Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky, aby se konala obecná rozprava o návrhu zákona; II. navrhuje Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky, aby se vedla podrobná rozprava ke všem částem návrhu zákona;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

Já vám děkuji. Vypadá to, že se nám to pomaličku zaplňuje. Ještě chviličku počkáme.

Budeme hlasovat o tom, zda povedeme obecnou rozpravu.

V hlasování pořadové číslo 55 přihlášeno 97 poslanců, pro 78, proti nebyl nikdo. Návrh byl přijat. Pan poslanec Kubíček.